Nyní je přihlášen pan ministr Válek s faktickou poznámkou, zatím poslední faktická poznámka. Děkuji, paní předsedající. Technicky balíček, jde o to, že vakcíny samozřejmě nejsou hrazeny ze zdravotního pojištění.

Ano, ale do toho balíčku pojišťoven přispívají nejenom státní pojištěnci, ale přispívají tam samozřejmě zaměstnanci, zaměstnavatelé, platí si tam svoje pojištění a očekávají za to zdravotní péči, a ne že ty peníze budou konzumovány na něco, co stát nařídí, plošné testování a tak dál. Já chápu tu situaci.

Zdravím, kolegové a kolegyně.

Připraví se pan ministr Stanjura a poté pan ministr Válek. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Já bych chtěl říct a myslím si to, že lékaři a zdravotníci tvoří integrální součást zdravotnického systému, a pokud nebudou dobře pracovat a fungovat, tak nebudou ani pacienti spokojeni. Děkuji, pane poslanče. A nyní s faktickou vystoupí pan ministr Stanjura. Prosím.

Fakt si to myslím. Dneska nechci vést tu debatu, ale dostaneme se k ní a nebude příjemná. Bude nás to stát neuvěřitelné peníze. Já nevím, kdo to číslo predikoval. Fakt nevím, ale vypadá to, že někdo objednal zhruba šest až sedm vakcín na každého obyvatele České republiky.

A kdybychom to dali do zdravotního pojištění jako ty předchozí v příštích letech, tak skutečně dojde k omezení zdravotní péče. Ale jestli říkáme, že ten balvan desítek miliard tam nebude placen z veřejného zdravotního pojištění, tak samozřejmě ten rozsah poskytované péče bude vyšší a kvalita bude taky vyšší. Nechme si tu debatu možná podrobnější o těch objednaných vakcínách, ale je to neuvěřitelné. Ještě nechci moc kritizovat, ale mně se tomu nechce ani věřit.

Děkuju, paní předsedající.

Oni musí sáhnout na fondy rezerv, ale to nebude vadit v letošním roce.

A já bych opravdu nechtěl, aby to zaniklo, to téma. Ten zákon jsme přijali, je to dobrý zákon.

Obojí je možné. Když snížíme ceny, zůstane více peněz pojišťovnám a budou je moct přerozdělit.

To už necháme být.

Tady nebyl aparát.

A ty vakcíny?